Já jsem vždycky protestoval proti těmto výjimkám, vždy jsem hlasoval proti a nedoporučoval jsem je. Nějakou konstelací, zřejmě předvolebním populismem sociální demokracie, se stalo, že tento návrh opakovaný, zde předkládaný, prošel do druhého čtení do hospodářského výboru. Podle toho, tak jak to Karlovarský kraj předkládá, tak bychom byli zřejmě asi i určitě evropskou, neli světovou raritou, že by byl velmi komplikovaný systém dálničních známek. Bylo by vlastně až technicky vzato šestnáct druhů. A to se domnívám, že je nadbytečné. Proč bych chtěl a zase, asi není reálná dneska 13. hodina, proto měním to, aby to bylo dáno na 10. prosince první bod po písemných interpelacích, to znamená na 11. hodinu, a abychom se s tímto návrhem zákona vypořádali a z toho sáhodlouhého seznamu bodů, který valíme již v některých případech před sebou, některé body dva roky, tak aby alespoň něco ubylo. Domnívám se, že je to natolik jasná záležitost, že bychom mohli, nebo se Sněmovna jako vrcholný orgán rozhodne, že tuto záležitost podpoří. V tom případě samozřejmě záleží na počtu hlasujících pro a proti.

Přitom Ministerstvo dopravy dodneška nezvládlo přípravu mýtného systému. Nezvládlo registr vozidel. Leží tady, já nevím, jestli tři, čtyři nebo kolik různých novel zákonů o pozemních komunikacích.

Děkuji. Já děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře životního prostředí, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Chtěla bych říci, že tento sněmovní tisk je již na půdě Poslanecké sněmovny od jara tohoto roku.

Původně jsem v návrhu měla zařazení tisku dnes od 11 hodin, avšak tato doba již uplynula. Důvodem, proč se vás snažím naléhavě žádat o zařazení tohoto tisku, je to, že tento návrh zákona výrazně zlepšuje podmínky pro podnikatele, a to zejména pro podnikatele malé, do deseti zaměstnanců.

A je potřeba si uvědomit, že pokud vaše vláda navrhuje nárůst zaměstnanců státu od příštího roku o několik desítek tisíc, tak to právě tito podnikatelé ze svých daní budou muset zaplatit, protože jsou to pouze podnikatelé, kteří vytvářejí opravdu pracovní místa, a jsou ti, kteří přispívají do našich rozpočtů tak, abychom mohli podporovat to, co my vnímáme jako důležité.

Co my dokážeme nabídnout našim podnikatelům? Nové evidence, nová hlášení, další požadavky.